K otázce pana zpravodaje.

To znamená u těch lidí v 70 letech, aby tam dostali omezení ne na deset, ale na dvacet let, protože předpokládáme, že nechci předjímat, ale měl by to být dostatečný limit pro to, abychom toho občana neobtěžovali znovu chodit si vyřizovat občanský průkaz, nebo alespoň s delší časovou prodlevou. Řidičské průkazy se řídí vlastní legislativou. Jsou v gesci Ministerstva dopravy. Je otázkou, jestli je možné tyto dva systémy nějak racionálně provázat.

Dobře, děkuji. Neeviduji žádnou faktickou poznámku ani přednostní právo. V tom případě dostane slovo omlouvám se, v tom případě faktická poznámka pana poslance Vondráčka. Máte slovo. Chtěl jsem využít faktické poznámky a navázat na vystoupení pana ministra, který poděkoval za podněty. Já jsem už vůči ministerstvu jeden podnět vznesl. Je ještě jedna věc, která trápí starosty menších obcí, a to jsou případy, které skutečně existují, kdy dotyčný má bydliště na ohlašovně a přitom prokazatelně vlastní nemovitost určenou k bydlení. A není na světě síla, která by ho z toho obecního úřadu dostala, protože obec nemá takové oprávnění, není aktivně legitimovaná zrušit mu trvalý pobyt a zřídit mu ho někde jinde.

Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jenom pár slov také k záležitosti ohlašoven, respektive přihlášených občanů na ohlašovnách, kdy skutečně došlo k obrovskému nárůstu občanů, kteří mají trvalé bydliště na ohlašovně obecního úřadu.

Nastává tady ale obrovský problém s tím, že to, co tady řekl kolega Stanjura, že nastává problém pro partnery, pro obchodní partnery těchto lidí, kteří jsou evidováni s trvalým bydlištěm na ohlašovně, kdy protistrana, která uzavřela smluvní vztah, neví, že tento člověk je řekněme, když to řeknu v uvozovkách, problémový, protože má bydliště na ohlašovně obecního úřadu. Není tato záležitost promítnuta do živnostenského listu, případně do jiných dokumentů.

Myslím si, že to jsou věci vážné, které zasahují do podnikání, a je třeba se tím skutečně odpovědně zabývat.

Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvenku. Do konce jednacího dne se dnes omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Andrle. S přednostním právem ještě ne mám jednu faktickou poznámku, s tou se hlásí pan poslanec Bendl. Poté dostanete slovo, pane ministře. Máte slovo. Děkuji.

A to platí obecně, že se nám tam propadají a my vlastně nejsme schopni najít způsob, co s tím dál. Radnice se stává opravdu domovem se vším všudy a je toho zneužíváno v řadě případů.

Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr Chovanec. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, jak jsem tady hovořil o jistém záměru zákona o evidenci obyvatel, tak ten počítá s tím, že pokud někdo vlastní nemovitost, která je kolaudovaná za účelem bydlení, tak se musí přihlásit tam. Nemůže využívat status ohlašovny. To je v tom věcném záměru, takže tady reagujeme na mnohé oprávněné stesky starostů a starostek v České republice. Předpokládám, že se velice brzy potkám s novým vedením Svazu měst a obcí a že projednáme mimo jiné tuto otázku, ale samozřejmě i otázku dejme tomu podfinancování přenesené státní správy, kterou obce dělají.

Když přichází nová práce, nové úkoly, měly by přicházet i nové peníze. Samozřejmě je to otázka debaty v rámci rozpočtu. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj Klán. Děkuji za slovo.

Rozumím tomu, přece jenom naše populace stárne, určitě toto navýšení by bylo nejlepší.

Je tady mnohem více věcí, jak tady už zaznělo v obecné rozpravě.

Skutečně se nikdo nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu nepadl. V tom případě budeme hlasovat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Táži se, zda má někdo jiný návrh na jiný výbor jako garanční. Není tomu tak.